To není vůbec nic proti nízkoemisním vozidlům, proti ničemu, ale pokládáme si spoustu otázek, jak toho dosáhneme.

Takže to jsem tady nastínil.

Mám sice tady jednu faktickou poznámku, ještě byl přihlášen pan Michálek s přednostním právem, ale jak vidíte, je 13. hodina. Já si dovolím ještě přečíst omluvy.

Tak to jsem si dovolila ještě přečíst na mikrofon omluvy.